Děkuji, nyní ještě faktická poznámka předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo.

Pokud ovšem nebude v Ústavě, v ústavním zákonu, tak si myslíme, že to je porušení ústavního práva na samosprávu.

Takže spor nebo spíše obava nebo naše upozornění:

Pokud to v tom ústavním zákoně bude, jsme připraveni pro to hlasovat a je to v pořádku. Děkuji. Ptám se, kdo další v rozpravě? Pokud nikdo, rozpravu ve třetím čtení končím. Pan zpravodaj? A zpravodajové ostatních výborů, nikoli garančního? Není tomu tak.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat, byly podány na plénu, tedy ve druhém čtení, vyjadřoval se k nim tedy garanční výbor, tj. rozpočtový výbor. Budu tedy sdělovat stanoviska rozpočtového výboru. Nebyl podán návrh na zamítnutí, takže o tom hlasovat nebudeme.

Slyšeli jste návrh procedury hlasování. Není tomu tak. Než to odhlasujeme, ještě konstatuji, že pan kolega Karamazov má náhradní kartu číslo 69. Nyní budeme hlasovat o proceduře hlasování, kterou přednesl zpravodaj a kterou nikdo nezpochybnil.

Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena, můžeme podle ní postupovat. Nyní bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, tak jak je předložil pan kolega Stanjura. Stanovisko je souhlasné.

Kdo je proti?

Legislativně technické úpravy byly schváleny. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A1, což je návrh pana kolegy Stanjury.

Tam je stanovisko souhlasné. Stanovisko je souhlasné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pokračujte, pane zpravodaji. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní bychom hlasovali o druhém pozměňovacím návrhu pana kolegy Stanjury pod písmenem B1. Stanovisko je nesouhlasné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko je nesouhlasné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.